Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 195, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ne, není tomu tak. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji. Budeme hlasovat o bodě E5.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Zpravodaj vyslovuje souhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Omlouvám se.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan kolega Syblík se hlásil? Není tomu tak. Budeme hlasovat o dalším návrhu, pane zpravodaji.